Pavla Břínková nebyla nikdy v minulosti vyznamenána státním vyznamenáním prezidenta České republiky, rovněž tak ani nikdo z tohoto hudebnědramatického žánru, kterému by se celoživotně věnoval.

Bez nadsázky lze konstatovat, že v české historii tohoto hudebnědramatického žánru klasická opereta a muzikál nebylo a není výraznější osobnosti, která by se celoživotně svou prací, vůlí, nasazením, uměleckými výkony a šířením tohoto žánru osobně zasadila o jeho popularizaci jako v České republice specifické hudební umělecké hodnoty, jež se stala součástí kulturního dědictví tohoto oboru. Vážení přátelé, já vás prosím o podporu paní Pavly Břínkové a děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, navrhl jsem na státní vyznamenání, medaili Za zásluhy o stát v oblasti sportu, legendu našeho a světového motocyklového sportu, pana Miloslava Součka.

Je to ocenění dlouhodobé sportovní činnosti na poli motocyklových soutěží, na poli vývoje motocyklů, zejména jeho úspěšné reprezentace našeho státu v šestidenních soutěžích a při propagaci jednak českých motocyklistů, ale i samozřejmě českých motocyklů, práce našich dělníků, našich techniků na vývoji motocyklů ČZ, ale i jeho další celoživotní prospěšné společenské činnosti. Dovoluji si vás tedy ještě jednou požádat o podporu mého návrhu pro pana Miloslava Součka. Tento návrh prošel organizačním výborem a je v usnesení organizačního výboru. Děkuji za pozornost a podporu.

Takže ještě jednou bych vás chtěl požádat o podporu mého návrhu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za podporu. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mně, abych vám ve stručnosti odůvodnil svůj návrh na propůjčení medaile Za zásluhy paní Anně Váchalové.